V programu podpory přirozených funkcí krajiny je pro budoucí rok navrženo pouhých 30 mil. Kč.

Zároveň ale dramaticky z roku na rok narůstá úroveň finančních prostředků pro podporu nevládních neziskových organizací a jejich neinvestičních aktivit.

Tato posouzení se musí předělávat. Naše varování nikdo tady nevyslyšel, zákon jste schválili v té podobě, že ekologové tady mají obrovský vliv.

Přeji pěkné dopoledne. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Zemek, po něm pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče.

Děkuji za pozornost. Dalším s faktickou poznámkou je pan poslanec Kučera a po něm pan poslanec Zahradník. Prosím, máte slovo.

Nicméně to nejzásadnější.

Chtěl bych upozornit, kolik financí se věnuje ze státního rozpočtu na ochranu životního prostředí. Je to výrazně méně než v době hospodářské krize.

Děkuji.